Třetí odpovědí, se kterou nesouhlasil interpelující poslanec, byla interpelace pana poslance Petra Bendla, kterou před chvílí zmínil, ve věci právní služby pro Lesy České republiky. Je to interpelace na ministra zemědělství. Slovo uděluji panu poslanci Petru Bendlovi. Prosím, pane poslanče. Kolegyně, kolegové, já jsem vyslovil nesouhlas s písemnou interpelací na ministra zemědělství v otázce poskytování právních služeb Lesům České republiky. Pokusím se zjednodušeně vysvětlit, o co kráčí. Lesy České republiky měly z minulosti vysoutěženou rámcovou smlouvu, kde jednotlivé právní subjekty poskytovaly služby Lesům České republiky v řádech desítek milionů korun. Ta smlouva přesahovala, pokud si dobře pamatuji nebo byly to řády stovek milionů korun, pan ministr zemědělství má dnes přístup k přesným číslům, určitě to bude vědět. Ta smlouva byla vysoutěžena v minulosti, a tak jak se stává každému ministrovi, téměř každý ministr něco podědí a něco udělá nového.

Pak nastala situace, která nastala v září roku 2013, tak jak mi píše pan ministr zemědělství, že tato rámcová smlouva pro poskytování právních služeb Lesům České republiky skončila. Nicméně nadále probíhaly fakturace a ještě i v roce 2014, a to bez existence rámcové právní smlouvy, bylo proplaceno více jak 50 milionů korun.

Já to mohu odcitovat.

Proto bych se chtěl pana ministra zeptat na dvě otázky. Proč nebylo vypsáno výběrové řízení, když rámcová smlouva o poskytování právních služeb skončila, a proč nadále probíhala fakturace v řádech desítek milionů korun.

Je tomu tak. Prosím, pane ministře. Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové.

Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pan kolega Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Na jednu mi bylo odpovězeno částečně a na druhou vůbec. Připomenu tu druhou. Předpokládám, že pan ministr asi uvede, že v tuto chvíli nezná odpověď na tuto otázku. Proto ho prosím, aby mi poslal písemnou formou, a to co nejdříve, aby nečekal jako v minulém případě na celých těch třicet dní, které ze zákona má, téměř na minuty, a odeslal ji dříve. Budu ji znovu specifikovat.